Děkuji. Dovolím si podotknout, že ani interpelující, ani interpelovaný nemá povinnost využít veškerý čas. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Asi se blížíme k momentu, kdy budeme přesvědčovat lidi.

Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, prosím.

A jinak nemusíte tady dělat reklamu na očkování. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Takže je to zkrátka podstatně víc.

Musíme připravit strategii přeočkování, koho budeme přeočkovávat, jestli vůbec budeme.

Děkuji. Posuneme se dál.

Děkuji za slovo.

IT systémy jsou přitom klíčové pro fungování moderního státu. Ráda bych se zeptala na několik konkrétních příkladů, ve kterých jde o stamiliony korun a kde se případné problémy dotknou statisíců až milionů občanů.